Poslední volba, kterou jsme dnes realizovali, byla volba dvou členů Nejvyššího kontrolního úřadu.

Konstatuji, že tedy oba kandidáti, které navrhl pan prezident Kala, byli Poslaneckou sněmovnou zvoleni a mohou se stát členy Nejvyššího kontrolního úřadu. V souladu se zákonem jejich funkční období začíná dnem složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Tolik všechny volební body. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi volební komise a končím projednávání bodů 25, 26, 31 a 33.